Já vám děkuji. Tak, prosím, pane poslanče, máte slovo. Můžete přednést svoji interpelaci na ministra školství Roberta Plagu. Připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová. Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, v mimořádném opatření vydaném Ministerstvem školství řešíte osobní přítomnost na vzdělávání dětí z mateřských škol a žáků prvního stupně základních škol tak, aby mohli chodit do školy pořád, tedy neměly rotační výuku a jejich rodiče se tak mohli věnovat výkonu svého povolání.

Méně pochopitelné to ale je v případě zaměstnanců Finanční správy, úřadů práce nebo České správy sociálního zabezpečení. Jsou totiž i jiné potřebné profese, ale budiž. Zajímá mě však, zda si uvědomujete, že s provozem například škol, ale třeba i nemocnic jsou spojeny i jiné profese než zdravotnické nebo pedagogické. Ptám se, zda chápete, že potíže s hlídáním malých školních a předškolních dětí mají díky vašemu opatření každý druhý den rodiče, kteří se podílejí na provozu otevřených škol nebo nemocnic. Mám na mysli uklízečky nebo kuchařky a další, bez jejichž činnosti škola nemůže fungovat.

Asi se shodneme, že oběd se na dálku uvařit nedá. Ptám se tedy, jaký bude další postup Ministerstva školství a jak rychle jste schopni tuto nesrovnalost napravit.

Děkuji za slovo.

Opravdu prosím jenom o takovouto stručnou odpověď a byla bych velmi ráda, když už není vůle se sem dostavovat fyzicky, tak aby to netrvalo těch 30 dní, ale aby si aspoň s ní dali záležet a uspíšili ji.

Stačí mi, jestli ano, nebo ne. Žádnou další podrobnější odpověď ani nežádám. Děkuji.

Takže slibuji, že se obrátím na vládu, abychom interpelace nějakým způsobem řešili důstojnou formou.

Děkuji, pane předsedo.